A já vám chci říci, že prostě ty zákony mají odpovídat realitě, jak to na světě je.

Mě to děsí. Nyní vystoupí pan poslanec Profant. Prosím, máte slovo. Děkuji panu ministrovi za odpovědi. Ale jak jsem už řekl ve svém projevu, ono je to proto, jak jsou ty materiály předjednané a jak selektivně to ministerstvo komunikuje.

A to není jenom o tom koupit si na to nástroje.

My musíme úplně restrukturalizovat tuto oblast, pořídit volně dostupné materiály, které budou k volnému užití.

Protože to je opravdu potřeba.

Končím tedy obecnou rozpravu a nyní se táži, zdali je zájem o závěrečná slova. Pan zpravodaj, pan ministr, máte zájem? Nemáte zájem. Takže otevírám podrobnou rozpravu a připomínám, že pozměňovací a jiné návrhy přednesené v podrobné rozpravě musí být vždy odůvodněny. Prosím, máte slovo.

Písmeno b) aby se zrušilo bez náhrady, a tím pádem, aby se zrušilo zmocňovací usnesení, zmocňovací rozhodnutí pro Ministerstvo školství měnit způsoby závěrečných zkoušek. Prosím, máte slovo. Rád bych se přihlásil ke svému pozměňovacímu návrhu a doprovodnému usnesení. Už jsem zmiňoval v obecné rozpravě a odůvodňoval. Ten pozměňovací návrh se týká toho, aby předkládaný návrh zákona měl platnost pouze na následující školní rok. Pokud ministerstvo bude chtít v této praxi pokračovat, tak aby připravilo návrh lepší.

Spatřujeme, že zde by měla být minimálně podzákonná norma, že onen metodický materiál nestačí, ačkoli jsme rádi, když vznikne alespoň on. A předpokládáme, že v momentě, kdy je to zákonem daná povinnost, tak vznikne, budou spory. Budou spory mezi učiteli a rodiči. Budou spory mezi rodiči a OSPODem.

Děkuji. To určitě je legitimní návrh, takže bychom o tom asi měli hlasovat, abychom to prohlasovali.

Kdo je proti?